Tak jsou to určité průmyslové činnosti.

To teď prostě možné nebude.

Jistě namítnete, že ten, kdo rozhoduje o výši vodného a stočného, je zastupitelstvo obce, které má ve své výlučné pravomoci výši vodného a stočného stanovit.

A zároveň také v proceduře hlasování, kterou pan zpravodaj asi bude postupně předkládat, a já si dovolím tedy už ten první moment tady zmínit, jsou tyto návrhy v bloku návrhů předložených výborem pro životní prostředí A1 až A10 hlasovány jedním hlasováním.

Čili to jsou návrhy, které pak při té proceduře ještě upřesním a které samozřejmě bych rád, abychom hlasováním podpořili.

Dobře, to nechám na vás, tady za to nebudu nějak zvlášť bojovat.